Já jsem tuto otázku otevřela i na výboru pro obranu, který jsme měli minulý týden, kdy jsme schvalovali mimo jiné mise, tedy nasazení českých vojáků na zahraničních operacích. Jeden z těch bodů budeme mít na programu zítra, konkrétně Irák. Ale tady samozřejmě se i nabízí otázka, jestli skutečně Armáda České republiky a speciálně jednotky, které jsou do těchto smíšených hlídek zapojeny, nebudou chybět někde jinde. Protože můj názor, ale nejenom můj, ale i kolegů z ODS, je to, že pokud máme 40 tis. policistů České republiky a máme stovky strážníků obecních policií, tak by právě tyto bezpečnostní záležitosti měli řešit přednostně oni.

Takže já prosím o zařazení tohoto bodu na středu jako bodu číslo 1 v odpolední části, a pokud tady nebudou páni ministři, pan ministr obrany Stropnický nebo pan ministr vnitra Chovanec, tak jsem připravena navrhnout ještě jinou úpravu jiného dne. Ale myslím, že by poslance Poslanecké sněmovny mělo zajímat, jak dlouho tyto hlídky budou v našich ulicích k vidění, jestli skutečně si nevyčerpáváme personálně příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů na momenty, kdy je budeme opravdu potřebovat, a jestli se to oběma pánům ministrům jeví jako efektivní. Já jsem si dokonce dohledávala informace právě z vlády České republiky, kde se to schvalovalo, a vím, že tam zrovna v tu chvíli, kdy se to schvalovalo, nebyl bohužel přítomen pan ministr obrany, protože byl na zahraniční cestě v Římě, takže bych chtěla slyšet i jeho názor, jestli si skutečně pan ministr obrany myslí, že tento způsob vysílání vojáků na mise v rámci ulic našich měst je v pořádku. Teď však přišlo něco jiného a podle mě je to stejné zneužití Armády České republiky, jako to bylo v tom prvním případě. Myslím si, že bychom měli panu ministrovi obrany, nebo alespoň já sama za sebe i za své kolegy, opravdu oznámit a sdělit, že takovéto nasazování armády na úkor Policie České republiky pro nás přijatelné není. Policie je od toho, která má chránit vnitřní bezpečnost a dbát o bezpečnost v našich ulicích. Ne Armáda České republiky! Děkuji za pozornost. Prosím paní poslankyni Novákovou. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Tento návrh chce upravit jednací řád tak, aby každá legislativní norma, která je projednávána, byla podrobena důkladně kritériu, jaký má dopad na rodinu. Dámy a pánové, my tady stále hovoříme o tom, že se o něco bojíme, že se bojíme o naši zemi, o naše obyvatele, o naši kulturu, ale měli bychom předem jasně říci, o jakou kulturu se to bojíme.

Ještě vidím pana předsedu klubu...

Děkuji a prosím o podporu. Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Ano, děkuji.

Tak já rozumím, že o nepříjemných věcech se vládní koalici debatovat nechce. Já mám prosbu na pana předsedu Sklenáka.

Ten problém vážný je.

Na druhé straně říkáme úplně jasně, a vím, že to občas naši političtí odpůrci používají a chtějí mást zejména naše voliče my si myslíme, že Evropská unie má fungovat, ale jinak než dneska, a nabízíme aktivní spoluúčast při tvorbě českých národních zájmů, aby naši ministři vždycky jenom nepřijeli z Bruselu a neslyšeli jsme tady stokrát na každé schůzi: musíme, protože Brusel chce a Brusel nám vyhrožuje. My jsme také Evropská unie.

Zrovna dnešní návrhy, které přicházejí z Bruselu, jsou opravdu absurdní a jdou proti vůli Poslanecké sněmovny. A mě skutečně zajímá, jak se bude stavět premiér České republiky k návrhu Komise na zavedení bezvízového styku s Tureckem, když jasná většina Poslanecké sněmovny tento krok odmítla.